Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 105 poslanců. Dovolte, abych nyní přistoupil k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Předtím, ještě než k nám dorazí kolegové na hlasování, tak omluvy.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Čímž konstatuji, že jsme ověřovateli 26. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Voborskou a pana poslance Koláře. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 26. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Jenom připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Takže nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny, a to tak, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Výsledek: přijato. Pořad schůze tedy byl schválen.